A nyní prosím pana poslance Dominika Feriho, který se přihlásil též písemně k pořadu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády i vážení hosté, horníci na galerii, dnes Český statistický úřad vydal zprávu, podle které průměrná mzda vzrostla až na 31,5 tisíce korun. Za posledních sedm let vzrostla o celou třetinu.

Nemění se ani o inflaci. Proto jsme s kolegy dohromady ze sedmi poslaneckých klubů připravili návrh sněmovní tisk 182, který se snaží tuto situaci nějakým způsobem řešit a který se snaží to nějak systémově upravit a nastavit.

Děkuji za pozornost. Děkuji za návrh. V tuto chvíli se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Michálek. Než mu dám slovo, chtěl bych jenom sdělit, že pan poslanec Kováčik bude hlasovat s náhradní kartou číslo 13. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Já děkuji. A nyní prosím dalšího s písemnou přihláškou, což je pan poslanec Bohuslav Svoboda, jestli to čtu správně. Takže prosím, pane poslanče.

Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu programu, který by se jmenoval Vysvětlení k pokračujícímu odvolávání ředitelů fakultních nemocnic.

Důvod, proč bych rád slyšel, proč se tak stalo, je dvojí.

Já nevím, jestli to je pravda, ale pokud se takovéto věci mohou odehrávat, myslím si, že je nejvyšší čas, abychom o takových věcech v Poslanecké sněmovně hovořili. Neříkám žádný názor k této věci, říkám jenom to, že bychom tu skutečnost měli znát. A proto navrhuji, abychom na 18. 12., to je úterý, zařadili tento bod jako první po pevně zařazených bodech. To má totiž jiné konotace ohledně toho, kdo vystupuje první. Je to věc, která asi je k vysvětlení pro ministra zdravotnictví, ano.

A nyní prosím, s písemnou přihláškou pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kobza. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená hornická veřejnosti, rád bych navrhl k programu této schůze zařadit napevno bod číslo 39, sněmovní tisk číslo 159. Jedná se o novelu zákoníku práce, opakovaně zde zařazovanou, která se dotýká zvýšení příplatků za třídnictví a za výkon specializovaných činností u pedagogů. Chci podotknout, že minule, kdy to bylo napevno zařazeno, se bohužel na tento bod nedostalo, a také v kontextu projednávaného státního rozpočtu, kde vím, že poslankyně vládní koalice předkládá pozměňovací návrh, který by měl zajistit ty prostředky tak, jak s nimi operuje i tento návrh, by měly být zohledněny. Podotýkám, že účinnost toho zákona oproti tomu návrhu by byla posunuta od 1. 9. roku 2019. Prosím, abychom tento bod, který zbývá projít hlasováním v prvním čtení a zařazením do výborů, projednali dnes, 4.

A nyní prosím pana poslance Kobzu, který je přihlášen. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, členové vlády.

A zatímco o globálním paktu o migraci se široce diskutuje, mnoho států už ohlásilo, že se nepřipojí k tomuto paktu, tak o tom druhém, o uprchlících, se příliš nemluví. Protože nám není známé stanovisko vlády k tomuto druhému paktu, domnívám se, že je správné, aby tato informace na půdě Poslanecké sněmovny zazněla. Děkuji vám.